Mně je tento přístup sympatický.

Prostudoval jste si zápisy dozorčí rady, našel jste tam něco, co byste mohl generálnímu řediteli vyčítat? Za třetí: Jak byste hodnotil hospodářské výsledky podniku pod vedením bývalého generálního ředitele? Já bych trošku pokračoval. Pan ministr zemědělství vypsal otevřené výběrové řízení, kdy v prvním kole, teď nevím, bylo to více než deset uchazečů, komise vybrala k ústním pohovorům tři uchazeče.

Jeden lidovec byl zevnitř podniku, jeden byl zvenku. Mimochodem, neúspěšný kandidát v komunálních volbách v mém rodném městě. A já se obávám, že on byl zdrojem těch informací o neoptimální komunikaci.

Já osobně mám přístup, že když je někdo jmenován do funkce, tak ho nehodnotím dopředu, počkám si na nějaké období, v kterém se dají racionálně vyhodnotit jeho výsledky.

Měl jsem tu šanci ve funkci primátora Opavy spolupracovat s několika generálními řediteli.

Tím, jak pan ministr nechodí do Poslanecké sněmovny, tak bychom taky mohli říct, že tady existuje neoptimální komunikace mezi Poslaneckou sněmovnou a ministrem zemědělství. Ještě se vrátím k tomu, proč vlastně byl ten ředitel skutečně odvolán.

Tam končil, myslím, že kvůli odchodu do důchodu, stávající ředitel závodu a generální ředitel chtěl vypsat výběrové řízení mezi zaměstnanci podniku.

Že ten člověk musí znát velmi dobře situaci v tom povodí, velmi dobře musí znát toky, velmi dobře musí znát integrované záchranné plány, velmi dobře musí znát personální, materiální a další zdroje podniku, jako je Povodí Odry a podobně. K tomuto bodu proběhlo poměrně konfrontační jednání mezi prvním náměstkem a generálním ředitelem.

Ale přesto generální ředitel říká: Pane první náměstku, pokud to chcete, dejte mně to písemně. Dejte mně tento pokyn písemně, já ho založím do složek ve svém podniku a já vám vyhovím.

Chci říci, že bývalý generální ředitel byl bezesporu člověk, který měl bohaté profesionální zkušenosti. Zejména od této vlády slýchávám o tom, jak ti odborníci, jiní odborníci a podobně. Je to člověk, který se podílel na stavbě vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Je to člověk, který se podílel na velké rekonstrukci vodního díla Morávka.

Ptal jsem se starostů v našem regionu. Uveďte mi jeden nebo dva konkrétní případy konkrétního města, konkrétního starosty, v čem nebyl spokojen s fungováním Povodí Odry. Tam je nespokojený váš první náměstek. Tomu já rozumím.

Takže podle mě tady opět dochází k tomu, že něco se říká transparentní, otevřené, odborníci a něco jiného se děje.

Potom to působí poněkud lacině. Já jsem tam zdědil úředníky na ministerstvu, kdy tam pracuje matka s dcerou, pracují tam manželé, otec se synem a nevidím v tom nic problematického.